Takže takovýmto způsobem jsou efektivní písemné interpelace. Koneckonců je to ke zvážení, zda neupravit nějakým způsobem jednací řád. S přednostním právem pan místopředseda Pikal, poté s přednostním právem pan předseda Gazdík.

Děkuji. Já s vámi souhlasím, i pan předseda Faltýnek byl toho názoru, že bychom mohli pokračovat.

To, co tady zažívá pan kolega Valenta, se tu sice, férově musím říct, dělo i v minulosti, vždycky byl problém dostat ministry na interpelace. Ale dovolím si za těch osm a půl roku, co jsem v parlamentu, tvrdit, že teď je to skutečně jedna z nejtristnějších situací. A já si myslím, že tímto způsobem se Poslanecká sněmovna a my jako poslanci znevažujeme hlavně vůči voličům. Protože představte si, že každému z nás chodí různé podněty od voličů a vy se snažíte tomu voliči pomoct, interpelujete toho ministra a pak se stane to, co třeba kolegovi Valentovi, že vy tu odpověď přinesete od toho ministra možná za půl roku.

Děkuji. Budu se těšit na vaši podporu, pane poslanče, až předložím svůj návrh.